Když bude horlivý státní zástupce nebo vyšetřovatel, tak vám skutečně může způsobit problémy.

Takže opravdu velmi složitý případ. Rada svá rozhodnutí nikdy nezdůvodňuje.

Poprosím, abychom případné diskuse přesunuli do předsálí. Také děkuji.

Je to prostě deklarace. Takže si myslím, že nejjednodušší cesta by byla vrátit se zpátky k fyzickým osobám. Jsme součástí Evropského společenství a tam prostě tyto systémy fungují v této podobě. To znamená veřejnoprávní korporace.

To prostě nejde.

Tento návrh zákona beru jako takovou deklaraci. Nic jiného to nebude. A když už jsem u tohohle pultu, tak bych chtěl prostřednictvím mikrofonu a přenosu sdělit všem kolegům starostům, primátorům: prosím vás, nemyslete si, že pokud toto projde Parlamentem České republiky, že se vám nemůže nic stát. Buďte opatrní a chovejte se tak, jako by tento návrh zákona nikdy schválen nebyl. Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Chalupa, kterému dávám slovo. Navážu na to, co tady řekl pan předřečník Adamec, vaším prostřednictvím.

Vzpomeňte si na mimořádnou schůzi o panu vicepremiérovi Babišovi. Vy všichni jste se tady nad tím podepsali. A znovu říkám, porušili jste to, co tato Sněmovna má za úkol, zákonodárství. Přesně to se stalo na mimořádné schůzi. Takže se podívejte do vlastního svědomí. Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Stanjura, poté pan poslanec Adamec. Kromě toho, že vytváříme zákony, tak máme taky kontrolovat vládu.